36.

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 41/1.

Paní radní, máte slovo. Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych za Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a tedy za Prahu jako takovou, předložila stručný návrh novely zákona o živnostenském podnikání. Já bych poprosila Sněmovnu a všechny poslance a poslankyně o klid a znovu bych vás chtěla požádat, že pokud si něco potřebujete vyřídit, abyste šli do předsálí jednacího sálu.